A ještě mi dovolte, pane předsedající, v této souvislosti jednu krátkou reakci.

Děkuji za pozornost.

Vážené dámy, vážení pánové, prostřednictvím předsedajícího k panu předsedovi. Dámy a pánové, já mám dva návrhy.

My jsme připraveni se bavit o konkrétních parametrech té pomoci, jsme připraveni na to je upravit tak, jak bude většinová shoda tady v Poslanecké sněmovně, tedy i mezi vládními stranami, ale domníváme se, že skutečně už nelze dále si zahrávat s trpělivostí všech provozovatelů právě těch podniků, které opětovně musejí zavřít. Proto prosím, abychom tento tisk projednali v prvním čtení, a následně bych chtěla požádat, až k tomu dojde, a věřím tomu, že vám na nich záleží také, takže k tomu určitě budete svolní, k tomu, abychom zkrátili lhůty v rámci projednávání v tom procesu, tak abychom co nejdříve tento zákon mohli postoupit do dalšího kola schvalování v Senátu.

Děkuji. Druhá moje prosba je k zařazení nového bodu, zařazení a následné i jeho pevné zařazení na program, a to bodu, který by měl název Situace v Radě České televize.

Podtrhuji slovo neprodleně, a já věřím tomu, že Poslanecká sněmovna má v úctě práci svých kolegů, kteří jsou v rámci výborů zastoupeni, má v úctě i usnesení, která v těch výborech přijímají, a že rozhodně nemůže být tak arogantní, aby tuto žádost nevyslyšela.

Situace ohledně České televize a to dění, které tam proběhlo, jak jistě víte, je už velmi jasně prozkoumáno i právními odbory jak naším, tedy Poslanecké sněmovny, tak Senátu, a obě ta stanoviska říkají zcela jasně, že došlo k protiprávnímu jednání. Poslanecká sněmovna nejen volí zástupce do Rady České televize, ale má také druhou možnost, tedy odvolávat, a má ji jediná. Senát už sám přijal usnesení, kterým nám doporučil, abychom se této situaci věnovali, jeden z našich výborů se k tomu takto vyjádřil. A já pevně věřím, že jej chcete také vyslyšet, protože je to věc, která rozhodně nesnese odkladu. Proto navrhuji, abychom zařadili nový bod pod názvem, který jsme zmínila, Situace v Radě České televize, a následně jej zařadili také pevně na program jednání, abychom měli jistotu, že se na něj dostane řada, a to dnes v 18.00 hodin.

Já pevně věřím tomu, že se tady najde naprostá většina, která má úctu k vyjádření usnesení podaného Sněmovně našimi kolegy z volebního výboru.